Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o zpracování osobních údajů ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů, provádí adaptaci na obecné nařízení o ochraně osobních údajů a transpozici trestněprávní směrnice, která upravuje zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány.

Návrh tohoto zákona též nově upravuje postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Omlouvám se, pane ministře, dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat projednání tohoto bodu v odpovídající atmosféře.

Představení těchto pozměňovacích návrhů samozřejmě nechám na jednotlivých zpravodajích, dovolím si proto pouze stručně shrnout, že ze strany předkladatele mohu podpořit návrhy všech výborů, tedy výboru volebního, výboru petičního, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj i výboru ústavněprávního, a chci výborům za jejich práci poděkovat. Naopak řada návrhů, které někteří jednotliví poslanci a poslankyně předložili, ale nebyly podpořeny žádným výborem, je z mého pohledu krajně problematická a jedná se zejména o změny ve struktuře úřadu a o změny jeho kompetencí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu, potom byl tisk přikázán k projednání petičnímu výboru, výboru pro zdravotnictví, hospodářskému výboru, volebnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru nám byla doručena jako sněmovní tisky 138/1 až 138/11. nyní, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda a informoval nás o projednání návrhu ve výboru, popř. o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Ústavněprávní výbor vyčkal na rozhodnutí všech ostatních výborů a pokusil se je pak shrnout do nějakého, řekněme, komplexního návrhu, který máte pod sněmovním tiskem 138/11. Kdo měl možnost si ten tisk prostudovat, tak vidí, že jsme se pokusili i pojmenovat zjednodušeným způsobem jednotlivé body, které, řekněme, zlepšují, zpřesňují vládní návrh zákona. Největší diskuze tady byla právě o tom, jakým způsobem můžeme ještě promítnout případné další výjimky, které vláda nezapracovala do svého vládního návrhu zákona, případné další výjimky, které povoluje evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Vezmu to tedy poměrně stručně podle usnesení ústavněprávního výboru. V bodě A dochází k jistému vyjasnění toho, jestli se jedná o právní povinnosti, resp. povinnosti stanovené právním předpisem. Písmena B a C se dotýkají fyzických osob, soukromých osob, které umožňují v širším rozsahu, než bylo doposavad možné, využít výjimku na ochranu svých vlastních práv a oprávněných zájmů. Pod písmenem D ústavněprávního výboru se skrývá návrh, který byl schválen také výborem petičním, a to se jedná o návrh, který upravuje šířeji než původní vládní návrh zákona výjimky pro vědecký historický výzkum a statistické účely.

Ústavněprávní výbor zahrnul. Pod písmenem E se skrývá návrh, který schválil také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který zakotvuje princip oportunity do všech řízení, která vede Úřad na ochranu osobních údajů, a tedy i těch řízení, která vede nejenom vůči státním institucím, veřejným subjektům, ale i těm, které vede vůči soukromým subjektům.

Poslední věc, kterou snad jenom řeknu. Ústavněprávní výbor se poměrně detailně zabýval také návrhem, který schválil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to jest ono omezení pokut pro veřejné subjekty, a ústavněprávní výbor tento návrh nedoporučil. Tam jenom předem upozorňuji, že pravděpodobně ve třetím čtení budeme mít tady rozporné návrhy dvou institucí této Sněmovny, a to výboru pro veřejnou správu a ústavněprávního výboru, ale ústavněprávní výbor se přiklonil k tomu, že není zvláštních důvodů vytvářet zvláštní kategorie pro veřejné subjekty, pokud toto zmírnění nejsme schopni přinést i soukromým subjektům, a proto podpořil onen princip oportunity, ale nepodpořil zvláštní, speciální nižší pokuty pro subjekty veřejné moci. Celkově doporučil vládní návrh zákona schválit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi, který byl zpravodajem garančního ústavněprávního výboru. Nyní prosím zpravodaje petičního výboru pana poslance Luzara, aby nás seznámil se stanoviskem petičního výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Usnesení zní:

Za § 15 se vkládá nový bod 16, který zní... Ano, já myslím, že můžete odkázat.